Obyvatelé na české straně hranice se obávají ztráty podzemní vody a poklesu půdy. Kdo neví, důl Turów se nachází na trojmezí Polska, Česka a Německa.

Takový postup stanoví evropské právo. Polský provozovatel dolu však těžil bez ohledu na tuto podmínku dál. Polsko se tak dopouštělo porušování evropského práva, což je nepřijatelné.

Tím však popřela argumentaci samotné vlády při obhajování smlouvy.